Mám ale vážné obavy, že tato strategie akutní neutěšenou situaci v Janově nevyřeší. Navíc je zřejmé, že podobné problémy jako v Janově mají i obyvatelé dalších měst a občanskou aktivitu na obranu důstojného bydlení jsem zaznamenal i v Jirkově, Klášterci nad Ohří a v Chomutově. Já se vás tedy v této souvislosti ptám, jakou konkrétní a především rychlou a účinnou pomoc oněm slušným a spořádaným občanům vláda poskytne. Děkuji panu poslanci Holečkovi.

Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, nechci příliš dlouze hovořit o tom, jak je možné, že na sídlišti Janov došlo k té situaci, k jaké tam došlo, a proč ten dnešní stav je takový, jaký je.

Tím se na tomto sídlišti vytvořila sociální struktura obyvatel, která v tuto chvíli je problémem, a je tady vytvořena klasická sociálně vyloučená lokalita.